Děkuji panu zpravodaji. Také dle mých záznamů nikdo nenavrhl návrh na vrácení či zamítnutí předloženého návrhu zákona, budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančního výboru. Organizační výbor navrhl předložený návrh přikázat k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Zaznamenal jsem návrh pana poslance Váni na přikázání bezpečnostnímu výboru jako garančnímu, což beru jako protinávrh a dám o něm hlasovat jako první. Přivolám naše kolegy z předsálí. Je tady žádost o odhlášení. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

Budeme hlasovat o přikázání bezpečnostnímu výboru jako výboru garančnímu. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh jsme přikázali bezpečnostnímu výboru jako garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Je tady kontrola hlasování.

Prosím, paní poslankyně. Děkuji. Děkuji. Budeme hlasovat o námitce paní poslankyně Adamové. Zahajuji hlasování o námitce paní poslankyně... Prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Pokud máte námitku proti mému postupu, prosím, přihlaste se. Budeme opakovat hlasování o námitce paní poslankyně Markéty Pekarové Adamové. Zahajuji hlasování o této námitce. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Námitka byla přijata. Budeme tedy opakovat návrh na přikázání bezpečnostnímu výboru jako garančnímu. Prosím, máte slovo.

Je to ústavní zákon, dobře. Ale prostě máme ústavněprávní výbor. My jako klub podporujeme, aby se touto problematikou, aby tento návrh zákona byl přikázán i bezpečnostnímu výboru, ale ne jako garančnímu. To by taky mohl dělat kontrolní výbor, ne? Nic proti kontrolnímu výboru, ano? Ale tam je rozumnější předseda a ten to nenavrhuje. Budeme hlasovat o přikázání bezpečnostnímu výboru jako garančnímu. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Vrátíme se tedy k původnímu návrhu, který předložil organizační výbor, který navrhl, aby ústavněprávní výbor byl výborem garančním. O tomto návrhu zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán ústavněprávnímu výboru jako garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Na návrh se hlásil pan poslanec Kalousek a pan poslanec Benda. Prosím, pane poslanče. Děkuji.

Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Pan poslanec Benda, po něm pan poslanec Kováčik. Pane poslanče Kováčiku, pan poslanec Benda vám dává přednost. Děkuji. Děkuji i panu poslanci Bendovi.

A co se týká oné zbraně, o které hovořil, mám pocit, že to není zbraň, která je povolena k mysliveckému využití. Pan poslanec Benda. Po něm s návrhem pan poslanec Korte.

Jenom jsme chtěli, aby garančním výborem byl výbor ústavněprávní. Pan poslanec Korte nemá žádný další návrh.

Školský výbor.

Děkuji za slovo.

Je to všechno? Nebo ještě někdo má? Pan poslanec Hájek.

Pan poslanec Skalický. Pane předsedající, dámy a pánové. Vzhledem k tomu, že se jedná i o obranu země, navrhuji, aby to dostal výbor pro obranu.

Nemá nikdo další návrh? Děkuji. Budeme tedy postupně hlasovat. Nejprve návrh pana poslance Kalouska o přikázání zemědělskému výboru. Zahajuji hlasování o přikázání zemědělskému výboru. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Pan poslanec Benda navrhl přikázání výboru pro bezpečnost. Zahajuji hlasování o přikázání výboru pro bezpečnost. Kdo je proti?